Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak byl přednesen. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jedná se o výkonné letce.

Návrh byl přijat. Dalším krokem bude hlasování o pozměňujícím návrhu B2.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím se stal pozměňující návrh A1 nehlasovatelný, neboť se jedná o totožný text.

I tento návrh byl přijat.

Dalším krokem je pozměňující návrh B14. Jedná se o účinnost daného zákona. Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu B14.

Návrh byl přijat. Tím se stal pozměňující návrh A12 nehlasovatelný. To jsou ty definice letiště.

Kdo je proti?

Jednalo se o totožný text. Jako poslední usnesení je hlasování o návrhu zákona jako celku. O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.